Podruhé byla druhá systémová změna, která trochu modifikovala indikátor velikosti katastru obce a přidala indikátor existence školy a počtu žáků. A opět jsem musel opakovat to samé: připomínkové řízení, vypořádání rozporů, pracovní skupiny se Svazem měst a obcí, Sdružení místních samospráv, první, druhé až třetí čtení ve Sněmovně. Pak to mělo nějaký smysl. Pak to bylo odpracováno a oddiskutováno. Kdyby ze Senátu přišel pozměňovací návrh týkající se pouhého parametru, tak prosím, tak si myslím, že o tom můžeme s klidným svědomím hlasovat. Ale ze Senátu přichází pozměňující návrh, který zásadním způsobem mění systémový pohled na rozpočtové určení daní a obchází celý ten proces, bez kterého si neumím představit legitimní možná to bude legální, ale nebude to legitimní bez kterého si neumím představit legitimní přijetí zákona, abychom si byli jisti, že prošel svým připomínkovým řízením, že byly vypořádány rozpory, že byla zpracována RIA, že jsme měli možnost se k tomu vyjádřit ve druhém čtení, v tom druhém čtení uplatnit pozměňující návrhy a že jsme to prostě projednali tak, jak se taková zásadní systémová změna projednat má.

Fakt si myslíte, že na to máte právo?

A střihnout to jedním pozměňovákem, jedním pozměňovákem ze Senátu? Na to nemáme právo. Myslím, že bychom o tom snad vůbec neměli hlasovat!

Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další s přednostním právem, už posledním, je pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo zatím posledním, ano. Tak já bych chtěl poděkovat panu senátorovi, my se známe roky, za upřímné vystoupení. A možná řekl více, než chtěl, a já to zkusím interpretovat, případně mě opraví.

Já se ministra financí nebojím. Ani trochu.

Není pravda, že by to bylo 11 miliard ve dvou letech, ale ve třech letech, pane senátore. Ve třech letech.

Tato vláda nespoří. Rozhazuje. I těch 11 miliard, což je velmi málo z daní, není schopna za ty takřka tři roky ušetřit, že by musela šetřit až v roce 2018. Takže senátoři sociální demokracie se báli ministra financí, proto takhle nesmyslně navrhli změnu systému. Za druhé, pan senátor mi neodpověděl na otázku, proč berou některým obcím. Když říká zpravodaj rozpočtového výboru, že to v čistém je plus jedna miliarda, současně říká senátor, že obce dostanou v DPH dvě miliardy, tak logicky se někde miliarda ztratí.

To je problém, co, najít jednu miliardu? No tak to vezmu stovkám obcí! Tak to klidně vezmu stovkám obcí. A proč? Protože se bojím ministra financí. Takže opravdu velmi jednoduché. Já bych mohl také krčit rameny nad tím, co dělá horní komora.

Proč pan senátor nehovořil o tom, co odborný garanční výbor Senátu doporučoval Senátu jako plénu? Tam se totiž ještě senátoři nebáli ministra financí.

Máme podobnou zkušenost a myslím, že kdyby to někdo takhle tvrdil, tak nemluví pravdu. Změna systému.

Nicméně pan... Já musím konstatovat, že nejvíc rozčiluje poslance z hnutí ANO, když je věcná debata. Možná by se tomu mohli věnovat.

A jestlipak víte, na kdy je svolaná příště? Termín dalšího jednání: druhý nebo třetí kvartál roku 2016. To je intenzita, co? To je tedy práce!

Ano, pane senátore, máte pravdu, teď se to rozhodne hlasováním. Jsem rád, že nám to člen horní komory připomněl, my bychom na to sami nepřišli. Netvrdit, že pomáhám obcím, možná některým. Je třeba říct, že senátoři, kteří pro to hlasovali, odmítli pomoc všem obcím. A to jejich garanční výbor doporučoval. Přesto na plénu si řekli, že pomohou jenom některým obcím. S tím já souhlasím, o tom není žádný spor. Kolik přidáváme krajům?

Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi, a pokud se již nikdo další s přednostním právem nehlásí, protože byla ukončena rozprava, přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.